Vážený pane předsedající, zástupci vlády, vážené kolegyně poslankyně a kolegové poslanci, dovolte, abych před vás předstoupila s návrhem novely senátního zákona, který se týká energetického zákona.

Povinnost hrazení nákladů se týká nejen občanů a právnických osob, ale týká se také obcí, a to z důvodu jiných veřejných zájmů.

Já se omlouvám, paní senátorko. Prosím, pokračujte.

Ti, kteří umísťují prvky distribučních sítí na nemovitosti jiných osob, mají právo zřizovat věcná břemena.

U již zřízených zařízení ale nastávají situace, kdy vlastník nemovitosti, obvykle domu, potřebuje dům nebo nemovitost nějakým způsobem opravit, nebo dokonce na základě stavebního zákona má povinnost provést nějaké úpravy, nebo dokonce zbourání této nemovitosti, demolici této budovy. V tu chvíli ale stále platí, že veškeré náklady za přeložku toho prvku distribuční sítě hradí vlastník nemovitosti.

A na to je také potom ještě zaměřena samozřejmě sankce, která je přidána do této novely.

Vláda souhlasí, tak jako všichni, se kterými jsme měli možnost jednat, s tím, že současný stav je nespravedlivý a že by měl být řešen. Pokud budete tak laskavi a postoupíte tento návrh do výboru, určitě o těchto námětech bude jednáno a budeme jednat o tom, jakým způsobem by to, co vláda namítá nebo upozorňuje, mělo být dále upraveno. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji paní senátorce. Děkuji za slovo.

Nově se zavádí dvě situace, kdy náklady na provedení přeložky hradí vlastník zařízení: za prvé je to, když z důvodu špatného technického stavu zařízení vzniká škoda na nemovitosti a vlastník zařízení nezajistí nápravu, a za druhé, když je přeložku nutno provést pro účely změny nebo odstranění stavby.

Souhlasím s tím, že je určitě vhodné odstranit stav, kdy je v některých případech nespravedlivé požadovat úhradu nákladů přeložky po vlastníkovi nemovitosti, ale na druhou stranu některé formulace v návrhu nejsou jednoznačné a mohly by v praxi přinášet výkladové těžkosti. Děkuji za pozornost. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy není nikdo přihlášen a ani nevidím, že by se někdo hlásil. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem. Děkuji za přednesenou zprávu.

Je možné, pokud tedy bude novela, kterou připravuje vláda, postoupena do Sněmovny, následně senátní návrh i vládní novelu, která by přišla, samozřejmě sloučit.